Já tohle považuji za...

Měl by stát v případě, že to nařídí, tak by měl mít schopnost takováto data hlídat a ne vystavovat podnikatele a podnikatelskou veřejnost nebezpečí, že s jejich daty bude do budoucna operováno.

Jenomže ono se může stát, že i ty naše velké ryby budou vůči těm evropským, případně světovým hráčům rybami malými a někdo si nás koupí všechny se všemi daty, která tady jsou. To já považuji za extrémně nebezpečné. Jsem přesvědčený o tom, že v situaci, ve které se Česká republika nachází, kdy unikají maily premiéra, unikají informace z Bezpečnostní rady státu, nejsme schopni zabezpečit základní věci pro fungování českého státu, tohleto spustit, takto nepřipravené, je prostě nemožné. Nemožné, nebezpečné. A v případě, že se tak stane, bude to znamenat některé nevratné změny pro... ne nepoctivce, ale pro lidi poctivé, kteří dneska možná říkají: vždyť mně to nevadí, já tam ta data klidně dám, pro mě to nepředstavuje žádný problém. Ale až zjistí, že někdo s těmi daty obchoduje a zná přesně jejich výstupy, jejich marže, od koho a za kolik v čase kde kupují a podobně tohle je natolik zajímavé knowhow pro velké hráče na trhu, že si je všechny koupí a ve finále už nebudeme mít hospodu pana Nováka nebo pana Svobody, ale budeme mít řetězec XY nebo řetězec Z, kdy nebudeme ani vědět, kdo je vlastně vlastníkem toho kterého řetězce.

Racionálních argumentů proti zavedení tohoto nesmyslného systému, který ve vyspělých západních zemích nemá obdoby a ke kterému vláda hledá inspiraci naopak v zemích, jež rozhodně nelze považovat za ekonomické tygry, zaznívá nejen od opozice, ale i z odborných kruhů mnoho. Vláda se rozhodla vyhlásit jakousi obdobu třídního boje všem živnostníkům, drobným podnikatelům, lidem, kteří jsou soběstační a na státu nezávislí. Přestože tato věta zaznívá často, nejedná se o prázdnou frázi. EET není jediným a zdaleka ne ani prvním nástrojem, kterým je chce vláda vyhubit. Stačí vzpomenout zákon, který má od Nového roku zavést kontrolní hlášení DPH a o kterém jsme zde vedli ostrou debatu před rokem. Právě tento zákon v kombinaci s EET představuje pro mnohé podnikatele, kteří třeba nehospodaří s velkým kapitálem, ale jsou schopni se uživit, aniž by žádali podporu nebo sociální dávky, smrticí koktejl. Motivem k těmto novým kontrolním nástrojům má být prý eliminace daňových úniků. Ano, to zní jako vznešený cíl, nicméně sluší se poznamenat, že ani na stádo ovcí se nechodí s kanónem jen proto, že některé z nich kulhají. Jsem přesvědčena, že pravé motivy jsou zcela jiné. Nesnášenlivost socialistů ve vztahu k soukromým podnikatelům asi nikoho z nás nepřekvapí. Socialisté z principu nestrpí, aby zde existovala skupina soběstačných lidí, které si nekoupí za štědré dárečky v podobě různých dávek a podpor. Překvapivé by ale mohlo být to, že živnostníky chce pronásledovat hnutí, kterému mnozí z nich dali svou důvěru ve volbách s nadějí, že se jedná o pravicovou stranu, která jim nebude házet klacky pod nohy. Pane předsedo, prosím, abyste mi zjednal klid.

Prosím sněmovnu o klid a vám přidám jednu minutu, aby to bylo spravedlivé. Děkuji. Tito voliči z řad soukromých podnikatelů totiž zapomněli na to, že Andrej Babiš je podnikatel zcela jiného druhu, že v jeho případě jde o oligarchu, pro kterého je drobný živnostník též nepřítelem.

A když se nedaří porazit konkurenci kvalitou a cenou vlastních výrobků, proč na to nejít podpásově prostřednictvím politických prostředků? Návrh zákona vedle hlubší analýzy, která by prokazatelně opodstatněnost zavedení EET nějak dokazovala, postrádá relevantní hodnocení dopadů tohoto systému na podnikatelské prostředí. Náklady podnikatelů na pořízení hardwarového vybavení, výdaje za internetové připojení, to všechno už tady bylo diskutováno tisíckrát. Ale výroky pana ministra financí o tom, že kdo nemá dva tisíce korun na pořízení smartphonu, nemá právo podnikat, jsou výsměchem všem slušným a poctivým podnikatelům. Samozřejmě chápu, že jeho optikou tyto peníze jsou pouhé drobné. Nicméně to jej neopravňuje k tomu, aby o malých podnikatelích mluvil tímto nevybíravým způsobem. Hovořím zde nyní zejména o těch, pro které je jejich podnikání například jen určitým přivýdělkem, o těch, kteří ke svému životu nepotřebují milionové zisky, ale jejich živnost je dostačující ke spokojenému životu, nebo o těch, pro které zkrátka EET bude vedle ostatních regulačních a represivních opatření znamenat tu poslední kapku, která povede k záhubě jejich podnikatelské činnosti. . Vedle těchto lidí pak ještě nelze nezmínit skupiny, u kterých jsou registrační pokladny holým nesmyslem. Za naprostou absurditu považuji, že by se EET měla vztahovat například i na soukromé lékaře, kteří v hotovosti inkasují naprosto minimální částky v řádech tisíců či desetitisíců korun ročně.

Prosím, usaďte se. Děkuji.

To jsou všechno akce, které se budou velmi dotýkat těch podnikatelů, kteří budou muset zavádět EET.